Paní poslankyně, páni poslanci, nyní bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

sněmovní tisk 329, vládní návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku související, druhé a třetí čtení; sněmovní tisk 330, novela stavebního zákona, druhé a třetí čtení. Za druhé navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu dnes projednávat body v pořadí: nový bod, sněmovní tisk 107/2, zákon o dozoru na trhem s výrobky, vrácený Senátem; nový bod, sněmovní tisk 329, vládní návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku související, druhé čtení, a nový bod, sněmovní tisk 330, novela stavebního zákona, druhé čtení. Dále bychom pokračovali body dle schváleného pořadu schůze, tedy v zákonech v prvním čtení.

V 15 hodin bude zahájena 58. schůze k sněmovnímu tisku 234, poslanecká novela o státní sociální podpoře, prvé čtení.

Následně bychom pokračovali body dle schváleného pořadu schůze. Ve 12 hodin pak zahájíme 62. schůzi, sněmovní tisk 54, poslanecká novela o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, první čtení, podle § 90 odst. To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. Nyní je tedy možnost vystoupit s návrhy na změnu pořadu, mám tady hned několik přihlášených. Pan předseda Okamura je přihlášený jako první nevidím jej tady.

Prosím vás všechny, kolegyně, kolegové, o ztišení v sále. Paní předsedkyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěla přece jenom ještě krátce vrátit k minulému týdnu a shrnout, co se tu vlastně dělo a co se tu odehrálo.

To si musíte potom těm lidem, kterým berete pravděpodobně protizákonně peníze, zodpovědět sami.